Takže dopředu bych tady chtěla avizovat, že bych si dovolila pak ještě navrhnout ty dva výbory. A chtěla bych především požádat předsedy klubů, předsedy koaličních stran, zda byste ten návrh podpořili. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou a potom přihlášku s přednostním právem.

A nyní přistoupíme k faktické poznámce, která má přednost, a poté k přihlášce s přednostním právem. Děkuji za slovo. Jenom jsem chtěl uvést, že v této věci už Nejvyšší správní soud rozhodoval.

Je pravda to, co říkáte, že spousta povinných subjektů uplatňuje chybně ten zákon a že požaduje po žadateli ten či onen režim, ale každý, kdo se věnoval správnímu právu, ví, že podněty by se měly posuzovat podle obsahu, nikoliv podle nějakých citovaných paragrafů.

Já bych chtěla reagovat na svého předřečníka, ale takhle to v praxi vůbec není! To, co říkáte vy, tak by to mělo být, ale takhle to vůbec nefunguje.

Děkuji za tuto stručnou faktickou a nyní je s přednostním právem přihlášen pan ministr. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Jak jsem avizoval, tak bych vás chtěl požádat v rámci toho, že bychom tento zákon skutečně měli projednat rychle, o zkrácení lhůty k projednání návrhu ve výborech na 15 dnů.

Děkuji vám.

Ještě se ujistím jednou je tomu tak. Mohu tedy ukončit obecnou rozpravu. A pouze pro pořádek: Je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není. My se nyní tedy budeme zabývat, jak už bylo probíráno, návrhy na přikázání výborům k projednání, a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Není tomu tak.

V hlasování číslo 119 bylo přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 137, proti 0. A dále organizační výbor navrhl přikázat tento návrh výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru. Čili má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Jak jsem avizovala, myslím si, že zákon 106 a nevidím tady Ivana Adamce, tak by to mohlo projít by mohl ještě projednat hospodářský výbor, takže dávám ještě návrh. Myslím si, že se to dotýká i této sféry a myslím si, že i poslanci z hospodářského výboru by měli tento sněmovní tisk projednat. Ano, zaznamenávám i návrh na odhlášení, takže všechny vás odhlásím.

Tak tedy přistoupíme k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru, nechť zmáčkne tlačítko pro a zvedne ruku. Kdo je proti přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru?

Čili konstatuji, že tento návrh byl jako dalšímu výboru přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. A ten druhý návrh je, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán taktéž k projednání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání tomuto výboru? Kdo je proti?